Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu K tomuto bodu vám bylo na lavice rozdáno usnesení volební komise číslo 44 ze dne 18. března. Ale i tady je důležitá stručná rekapitulace. K dnešnímu dni jsou neobsazena tři místa členů Rady Českého rozhlasu, to znamená že se jedná o volbu tří členů. Všichni budou zvoleni na celé šestileté funkční období. Volební výbor v souladu se zákonem o jednacím řádu Poslanecké sněmovny provedl výběr kandidátů. Návrh volebního výboru odpovídá trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni. Je to tedy kandidátka devíti nominovaných a je to usnesení číslo 29 volebního výboru.